Děkuji.

Není tomu tak, v tom případě přistoupíme k hlasování. Děkuji mockrát.

Velmi pozorně jsem poslouchal rozpravu. Chci podotknout, že v celé rozpravě vystoupilo devětadvacet řečníků, padly zde čtyři návrhy, respektive jeden, který byl na stole, to znamená návrh vlády, a tři další návrhy, které byly načteny z pléna.

Pan kolega souhlasí.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

S tím, že dle orientačního hlasování návrh, který bude mít největší počet hlasů, by v tom takzvaném ostrém hlasování byl hlasován jako první. Já děkuji za ten návrh.

To znamená, od dvanáctého, dvanáctého prosince třicet dní plus. Ano, ano, tak aby to bylo jasně.

Ano, děkuji. Prosím.

Čili doprovodné usnesení. Takže já to zopakuji.

Kdo je proti? V hlasování číslo 6 je přihlášeno 103 poslanců a poslankyň, pro 100, proti nikdo... pro 99 nakonec, proti nikdo. A nyní prosím jednotlivé návrhy. Nyní budeme orientačně hlasovat o jednotlivých návrzích, takže prosím ten první návrh je?

Já myslím, že to je jasné. Zahajuji tedy orientační hlasování.

Přihlášeno je 101 poslanců a poslankyň, pro 45. Prosím další návrh. Děkuji.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V tomto hlasování číslo 8 je přihlášeno 100 poslanců, 101 poslanců a poslankyň, pro 21. Děkuji.

Je to hlasování číslo 9.

V hlasování číslo 9 je přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 8.

Dobře, děkuji.

Je to hlasování číslo 10.